Pokračujte, pane předsedo. Bod číslo 68, odkazuji na usnesení komise číslo 55. Je to návrh na jmenování jednoho člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. I zde proběhlo první kolo před týdnem. Nebyl zvolen nikdo. Do druhého kola postoupili paní Jana Kasalová se 75 a Václav Mencl se 45 hlasy. Postoupili oba dva kandidáti, kteří v prvním kole první volby získali nejvyšší počet hlasů. Prosím o přerušení tohoto bodu.